Děkuji.

Děkuji.

Respekt a tolerance jsou jádrem evropského projektu.

Konkrétně jste řekl probereme to i na vládě, v České republice jednoznačně menšiny podporujeme, jsme velice liberální společnost.

Jaké jsou výstupy jednání vlády, kde jste problematiku probírali? Podpoříte tuto výzvu alespoň dodatečně? Kdy se k tématu dle svých vlastních slov vrátíte? Děkuji za odpovědi. Děkuji.

Migraci. Nikdy bych nepřivedl 42 milionů...

Vy jdete do Evropského parlamentu si pro noty na rozvrácení České republiky.

A rodiče.

Žádná neziskovka! To vy to máte asi v popisu práce. Já jsem se nepřipojil, protože jsme na Evropské radě o tom mluvili. Byl tady. Se svým přítelem. Já nemám problém s homosexuály.

To je pro ně důležité, ne, že já podepíšu nějaký canc, který vám někdo nadiktoval v Evropě. Takže není to pravda a je to zkrátka záležitost mezi maďarskou vládou a Evropskou komisí. A já nevím proč my máme mluvit Maďarům do jejich zákonů. Ano?

Je to ochrana dětí a ochrana práva rodičů je vychovávat.

Takže není to tak. Není to tak, jak říkáte. A to, že bych podepsal něco, na co je úplně jiný názor maďarského premiéra a maďarského parlamentu než názor jiných lidí, tak zkrátka nevím, proč bych to dělal.

Děkuji.

Děkuji. Prosím pana premiéra, jestli má zájem reagovat na doplňující dotaz.

Takže vy vlastně chcete co?